Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si velmi dobře vzpomínám, že Česká republika byla v minulosti dlouhodobě oprávněně kritizována za to, že nemá upravenu trestní odpovědnost právnických osob.

Proto se velmi přimlouvám za to, aby tento zákon byl schválen ve znění, tak jak nám ho poslal Senát. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Marek Benda. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To znamená, že i právnická osoba má mít trestní odpovědnost za účast na sebevraždě. Myslím, že Senát nám i na odůvodnění prokázal, a já po debatě s panem senátorem Antlem musím přiznat, že si takovou skutkovou podstatu i průběh děje umím poměrně snadno představit, a myslím si, že nemusí uplynout ani tak dlouhá doba a takové jednání budou naše orgány činné v trestním řízení posuzovat. Tečka. Nebudu radši zabíhat do podrobností. Takže tady Senát má pravdu. A řekl bych, podpořme verzi senátní.

Ovšem měl jsem tam stále ten pomyslný otazník, zda činím správně. Pokud se podívám na naše trestní právo, máme ho formální a to pojetí trestného činu a o vině rozhoduje soud. A zde tuto možnost dáváme státnímu zastupitelství, orgánu činnému v trestní řízení.

Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Jan Chvojka.

Za prvé pokládám za úplný nesmysl to, co je tady občas předkládáno a tvrzeno, že nějaké protikorupční kodexy nebo něco podobného mají něco společného s liberací, resp. vyviněním, tak jak byla schválena ústavněprávním výborem. Za druhé, ona už to tady naznačovala paní profesorka Válková. Má zasahovat až ve chvíli, kdy neumíme spory řešit pomocí jiného práva. Nejčastěji civilního. A teď upozorňuji a říkal jsem to tady v rozpravě ve třetím čtení minule. Podle nového občanského zákoníku škoda z provozní činnosti, což je typicky činnost právnické osoby, zodpovídám za škodu, ledaže ledaže povinnosti se zprostí právnická osoba, prokáželi, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Čili já se v civilním sporu na základě tohoto ustanovení zprostím odpovědnosti za škodu, ale státní zástupci mě chtějí nadále stíhat za trestný čin? Vždyť to přece vůbec nedává smysl. To má být naprosto obráceně! Trestně stíhám až ty věci, které nejprve umím říct, že jsou skutečnou škodou na někom jiném. A když mám možnost v civilním procesu se vyvinit, tak si přece nikdo nemůže myslet, že mě pak mají stíhat trestně.

A co mě nadzvedlo na vystoupení pana senátora Antla, protože už to zopakoval asi pošesté o vině má rozhodnout soud, nikoli zákonodárci. A teď to tady ještě dovedl k dokonalosti pan poslanec Ondráček, ke kterému se pak ještě vrátím.

O tom, co je trestným činem, rozhodují zákonodárci. Nemohou rozhodovat soudy! Nesmějí rozhodovat soudy. Na rozdíl od celé řady dalších oblastí práva, soud v trestním právu nemá možnost postupovat podle analogie, a je to zase zásada stará dva tisíce let, od římského práva. O tom, co je trestným činem, jaké jsou podmínky spáchání trestného činu, rozhodují přesně jenom zákonodárci. Je to jejich naprosto výsostnou povinností a nemá s tím nic společného soud. A soud má posléze na základě toho, jaké jsou trestné činy stanoveny, říci, ten a ten ho buď spáchal, nebo nespáchal.

To nemá s hmotným právem, co je a co není trestný čin, vůbec nic společného. To souvisí jenom s tím, v jaké fázi trestního řízení může kdo zastavit trestní stíhání.

Tady se říká jediné. Zákonodárce je rozhodnut, že pokud ta právnická osoba to nedělala jako cílenou akci, která měla směřovat k ní mimochodem, kdo si pamatuje první debaty o trestné činnosti právnických osob, všichni nám to nosili, proto je třeba začít stíhat trestné činy, zejména podpory terorismu, zejména shánění peněz pro teroristy, tam nemáte žádné fyzické osoby, tam je potřeba začít zabavovat peníze z těch nejrůznějších podezřelých nadací. To byly ty stovky argumentů, které přicházely ze světa.